Obchodník při povinném zálohování nemá vyjednávací sílu buď přistoupí na podmínky dodavatelů, nebo nemůže toto zboží vůbec prodávat, ale tím se vyřazuje z trhu.

Některé již provedené investice budou zmařeny.

Dobrovolné zálohování je u nás zákonem funkčně vyřešeno již desítky let, a to ke spokojenosti spotřebitelů, obchodníků i výrobců, a proto není nutné dále toto regulovat. Současná úprava nabízí výrobcům možnost plnit uloženou povinnost sběru jak dobrovolným zálohováním, tak formou tříděného sběru.

Zachování aktuálního stavu dobrovolnosti zálohování ponechávají zákonodárci odpovědnost na producentech nápojů a současně je nutí najít optimální řešení pro spotřebitele i obchodníky, a to především ty malé, nezávislé.

Tak to je v kostce, co jsem si připravila ohledně zálohování, neboť jak již jsem říkala, tento zákon je změnovým zákonem a nabízí se to, že je vynikajícím nosičem různých kreativních pozměňovacích návrhů.

Také vám děkuji, paní poslankyně. Dále je přihlášena paní poslankyně Balaštíková. Jen ještě přečtu omluvu. A nyní prosím, máte slovo.

Já bych si jenom dovolila shrnout do takových šesti bodů, jaké byly závěry z těch konferencí.

Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.